Nejenom skutečně rozvahu a výsledovku, která pochopitelně nedokáže zachytit detail jednotlivých nákladových položek. Ta dvojka.

Pan Stanjura měl pravdu, já nejsem členem volebního výboru, nechodím na jednání volebního výboru.

A to si myslím, že je i v zájmu České televize, aby tyto věci skontovala a mohly se vyjasnit a jednou provždy jsme to vyřešili. Já také děkuji. Prosím o předání návrhu alespoň zpravodaji, a pokud se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, tak v tuto chvíli podrobnou rozpravu končím. Tak já ještě nejdřív seznámím Sněmovnu s omluvenkou. Děkuji, vážený pane předsedající.